Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych pronesl pár slov k tomu zásadnímu tisku, který teď máme na stole. Já jsem chtěl říct, že poslanecký klub Pirátů byl prvním klubem, který se přihlásil k podpoře toho, že důchody se mají zvýšit, a od počátku jsme říkali a měli jsme to v programu, že by se měly zvyšovat spravedlivě všem.

Takže proto jsme ten návrh podpořili, měli jsme to v programu a docela mě mrzí, že některá tzv. pravicová média to interpretují úplně jiným způsobem, jako že Piráti se připojují ke komunistům. Není to pravda. My jsme ten návrh podpořili mnohem dřív, hned potom, co byl publikovaný. Takže to je základ. My ten návrh podpoříme i v hlasování, tak jako jsme ho podpořili, když ho projednávala Poslanecká sněmovna poprvé. Ale myslím si, že bychom neměli myslet v tento okamžik jenom na seniory, ale měli bychom myslet na celou společnost. A je to něco, co mi v tomto vládním návrhu trošku chybí. Je to zejména otázka toho, že i senioři mají děti. I to, že tady existuje střední generace a mladá generace. A že ten systém je potřeba vnímat jako celek. Zejména bych upozornil na to, že vláda měla v programu důchodovou reformu. Jestli je něco opakem důchodové reformy, tak je to právě řekněme jednostranné navyšování výdajů státu, výdajů na důchody, aniž by se jednoznačně řeklo, z čeho se ty peníze vezmou. Protože rozdělovat peníze, to umí úplně každý. Brát si úvěry, vytvářet dluhy apod., to opravdu dokáže úplně každý. Ale tím zásadním úkolem je tedy říct, kde se na tento prospěšný krok, kterým zvýšení důchodů určitě je, vezme. A ty částky jsou nemalé, a když se podíváme na tu projekci, tak jsou opravdu dramatické. Já teď budu vycházet z grafu 3, který je na straně 8 důvodové zprávy ke sněmovnímu tisku 120, který znázorňuje bilanci příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdaje na důchody.

Ale ten nejhorší, nejdramatičtější okamžik, ten zhup, který v tom grafu je, k tomu dojde, až budu někde kolem hranice toho důchodu, kolem šedesáti osmi let.

200 mld. korun ročně! To je obrovská suma, která zatíží státní rozpočet, který to bude muset dotovat.

Když se podíváme, o čem je tento návrh, tak tento návrh je, řekněme, kosmetickou změnou, která z hlediska vývoje důchodů bude mít dopad, že ten deficit se zvýší o dalších přibližně 20 mld. korun, protože teď se navrhuje rozdělovat více jak 12 mld. korun ročně. A pokud samozřejmě bude více seniorů, kteří budou mít právo na ta zvýšení po osmdesáti pěti letech a pokud bude více seniorů v důchodu, tak se ta částka samozřejmě dramaticky navýší. O tom, co tady schvalujeme dneska.

A když si to rozpočteme, jaká bude celková částka za těch následujících pár desítek let, tak se bavíme o částce 2 biliony korun, přibližně. A to navýšení celkové, které dneska schvalujeme, tak je 0,5 bilionu korun na těch dalších přibližně třicet, čtyřicet let. Takže proto jsem se chtěl zeptat ještě vlády, jestli by mohla ozřejmit, jestli má vůbec nějakou koncepci, z čeho bude získávat peníze, tyto dramatické částky, 200 mld. korun ročně, Česká republika, aby zvládla zajistit životní úroveň našich seniorů. To si myslím, že je celkem zásadní. Jestli se konečně začne realizovat to, o čem se tady několik let mluví, co si dokonce vláda dala do programového prohlášení, že začne řešit odlivy zisků z České republiky nejen v podobě legálních dividend, ale i v podobě nějakých různých nelegálních daňových optimalizací. To si myslím, že jsou ty kroky, které se od vlády očekávají, pokud chce být rozpočtově zodpovědná. Já jsem chtěl tedy závěrem svého vystoupení požádat vládu, aby ustanovila nějaký orgán, který se bude seriózně zabývat důchodovou reformou, ideálně tak, aby předložil návrh, který se zvládne schválit ještě v tomto volebním období, protože jednat bychom měli začít teď a nenechávat to na další generace, které už budou vstupovat do systému, který bude deficitní a který bude Českou republiku zadlužovat. Takže proto závěrem mi dovolte požádat vládu, aby zřídila komisi, ve které budou zastoupeny všechny politické strany v Poslanecké sněmovně a na jejímž panelu se bude konečně připravovat něco, co bude dobré nazvat důchodovou reformou. Předložený návrh na navýšení důchodů podpoříme. Chceme, aby naši senioři měli důstojnou životní úroveň, zejména ti, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou, ale zároveň současně žádáme, aby se systematicky řešila potřeba důchodové reformy v České republice, aby pro tento účel vznikla komise, která bude mít jasný mandát předložit návrh, který se stihne projednat ještě v tomto volebním období. Děkuji. Nyní bych přečetl jednu omluvu. A nyní mám ještě jednu faktickou poznámku. Takže prosím, vaše dvě minuty. Já bych rád zareagoval vaším prostřednictvím na svého předřečníka, protože on vlastně neřekl, jak Piráti budou v tomto hlasovat. My podpoříme návrh na zvýšení důchodů ale který? Původní vládní, nebo senátní? Čili takticky dobrá odpověď. Druhá věc, která tady zazněla od kolegy, a to je argument, který se mi, přiznám se, nelíbí. Je hodně peněz, ale jaksi zapomíná, že v těch velkých číslech je to přesně ten argument, proč by důchodci v tom stávajícím stavu neměli dostat přidáno, protože přece státní rozpočet na to nemá. Milí kolegové, uvědomte si, že tady je velká skupina seniorů, kteří pobírají pět, šest, sedm maxima osm tisíc korun starobního důchodu a z toho musí měsíc vyžít. Zkusme ty částky otočit.

Děkuji i za dodržení času. A nyní již nemám tedy žádnou přihlášku do diskuse. Takže pojďme ještě tedy faktickou poznámku. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím. Opravdu jenom faktická poznámka na pana předřečníka. Já jsem říkal, že jsme byli první stranou, která podpořila vládní návrh, a že ho podpoříme i teď v hlasování v Poslanecké sněmovně. Takže v tomto ohledu my jsme konstruktivní, vždycky jsme byli konstruktivní a podpoříme všechny návrhy, které budou mít podle nás hlavu a patu, ať už je předloží ANO, ODS, TOP 09 nebo komunisti. Děkuji. A nyní ještě tedy na závěrečné slovo, protože jako senátor byste neměl závěrečné slovo případně. A hlásíte se, takže nám ještě řekněte závěrečné slovo.